Faktická poznámka pana poslance Valenty. Po něm pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem se asi nevyjádřil dostatečně jasně. To v žádném případě.

Ať rozhodne o tom, jestli ty vícepráce, které tam vznikly, a to byly ve výši 21 milionů korun, jestli byly skutečně oprávněné.

Já bych tady netvrdil, že NKÚ je náš společný nepřítel, jak tady někteří z nás tvrdí. Vůbec ne. A já si myslím, že při racionálním přístupu z jeho strany k tomu ani docházet nebude. Asi vše, co bych k tomu chtěl dodat. Pan předseda Stanjura, po něm páni poslanci Benda a Kupka faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

Podívejte se na materiály vlády v eKLEPu, jak se ministerstva skoro vždy brání a říkají: NKÚ nemá pravdu.

Velmi často jsou velmi formální.

Děkuji. Zapnul jsem, pane poslanče, rychleji časomíru, dám vám čas navíc. Prosím, máte slovo.

A já se ptám, k čemu takový názor je dobrý.

To měly být role zpravodajské ve smyslu zpravodajování o tom, co se děje uvnitř financování uvnitř vlády, pro tuto Sněmovnu, aby ta věděla má cenu dávat ministru dopravy miliardy na dálnice, nebo nemá cenu, když je neumí stejně utratit? Stejně se tím neřídíme.

Děkuji. Jsme ve faktických poznámkách dle přihlášení. Dvě stručné poznámky. Aby kontrola byla efektivní, tak její závěry mají být také jasné v co nejkratším čase, aby bylo možné třeba na základě těch zjištění ještě opravit procesy nebo dosáhnout nějaké změny postupů. I v případě stávající praxe závěry Nejvyššího kontrolního úřadu jsou v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny projednávány často po několika letech, kdy ten reálný dopad má samozřejmě svoje významné limity. Volám tedy jednoznačně pokud kontrola, tak taková, aby mohla být efektivní a mohla opravdu těm samosprávám sloužit. Druhá velmi věcná poznámka k příspěvku paní kolegyně Valachové.